Účelem změny stavebního zákona je zjednodušení všech postupů řízení povolování staveb atd., přičemž v návrhu změnového zákona bylo třeba upravit postavení dotčených orgánů, jejich působnost a formy k jejich vyjadřování k projednávanému záměru.

Ty soudní spory musí řádně jejich podání vypořádávat, přestože jsou bezpředmětná. A co se týká procesu přípravy zákona, stejně jako stavební zákon i změnový zákon prošel na konci již minulého roku meziresortem na řadě jednání a konzultací s připomínkovými místy, bylo proto nutné najít podobně jako v předcházející diskusi a přijmout kompromisy, návrh upravit. Legislativní radou vlády byl návrh změnového zákona projednán 25. června tohoto roku. Legislativní rada vlády uplatnila řadu podnětných připomínek ke konkrétním ustanovením navrhovaného zákona.

Děkuji jménem pochopitelně nepřítomné paní ministryně Dostálové. A jsem toho názoru, že jsme v souladu s koncepcí stavebního práva definovanou v novém stavebním zákoně dobrali nejlepšího možného výsledku. Mockrát děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane ministře. Já doplním procedurálně. Organizační výbor projednání doporučil 8. 10. Tady už je trošku situace jiná. Organizační výbor doporučil hospodářský výbor jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru, a to výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Protože ty dva zákony jdou spolu, tak pokud tak nikdo jiný neučiní, tak já bych navrhl i u tohoto zákona projednání také v ústavněprávním výboru a stejně tak i zde tedy prodloužení lhůty na projednání ve výborech na 100 dnů, aby oba zákony procházely Sněmovnou ruku v ruce. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám písemnou přihlášku s přednostním právem pana předsedy Bartoše.

Nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Nepadl ani návrh na vrácení, nebo zamítnutí.

Kdo je proti? Hlasování číslo 15, přihlášeno je 92, pro 59, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Já se omlouvám.

Tak pan místopředseda.

Je to skutečně na hraně samotné, protože jsme hlasovali garanční výbor. Tak pan ministr vystoupí. Takže znovu otevírám obecnou rozpravu a poprosím, zdali někdo chce něco říct, tak teď, anebo nikdy. Omlouvám se, přátelé, v tento pozdní večer. Takže zopakuji teď v rámci tedy otevřené rozpravy, že navrhuji přikázání také do ústavněprávního výboru a druhým krokem navrhuji stejně jako u předchozího zákona prodloužení lhůty na projednání ve výborech na 100 dnů. Není tomu tak. Takže já opětovně končím obecnou rozpravu.

Chápu, že už jsme tady dlouho dneska. Nevidím. Takže nejprve budeme hlasovat o návrhu organizačního výboru, aby byl tento návrh přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 16, přihlášeno je 92, pro 83, proti nikdo. Nyní budeme hlasovat o přikázání ústavněprávnímu výboru jako dalšímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 17, přihlášeno je 92, pro 79, proti nikdo. I tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ústavněprávnímu výboru jako dalším výborům. V obecné rozpravě zazněl návrh na prodloužení na 100 dnů pro projednání ve druhém čtení. To je možné pouze se souhlasem navrhovatele. Budeme tedy hlasovat o prodloužení lhůty.

Děkuji.